Ti jsou již přítomni a já předávám slovo panu poslanci Vladimíru Koníčkovi, zpravodaji kontrolního výboru, aby předložený sněmovní dokument uvedl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji.

Poslanecká sněmovna

V. žádá vládu, aby nejpozději do 30. 9. 2016 projednala výše uvedené návrhy k Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění předmětných politických stran a politických hnutí;

Tolik zpráva z výboru. Já děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Tomio Okamury. Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, dovolte mi přednést jménem našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD reakci na usnesení kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ze kterého mimo jiné vyplývá, že kontrolní výbor navrhuje vládě České republiky, aby podala návrh Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD.

Uvedené pochybení bylo způsobeno nedopatřením, které naše hnutí SPD k dnešnímu dni již odstranilo.

Seznam vrácených darů jsme uvedli v příloze dopisu, který jsme tento týden již zaslali kontrolnímu výboru Poslanecké sněmovny, Úřadu vlády a Ministerstvu vnitra. Rád bych ještě dodal, že smyslem zákona je zajištění vedení pravdivého a úplného účetnictví politických stran a hnutí, nikoliv omezování jejich aktivit. V § 14 odst. 2 zákona je upraven postup, kterým lze dosáhnout případného znovuobnovení činnosti politické strany nebo hnutí, pakliže bylo rozhodnuto o jejím pozastavení. Jediným předpokladem pro znovuobnovení je odstranění stavu, který byl důvodem pro případné pozastavení činnosti či pro pozastavení činnosti.